Naproti tomu zemědělský výbor doporučil návrh poslance pana Gazdíka pod písmenem E. Tímto návrhem se snižuje podíl státního rozpočtu na příjmech z odvodů z dosavadních 55 % na 40 %. Z toho 5 % navíc má připadnout Státnímu fondu životního prostředí a 10 % by pak dostaly obce. Tato změna by určitě byla pro obce velice zajímavá a byla by vítaným přilepšením.

Je zapotřebí také říci, že Ministerstvo financí nám předalo své stanovisko 1. 3. a toto stanovisko je negativní. Také děkuji. Pan ministr.

Děkuji za slovo. Pane předsedající, kolegyně, kolegové, budu velmi stručný. Ten návrh, jak o tom hovořil pan zpravodaj Kott, pozměňovací návrh zemědělského výboru je opravdu kompromisem. Původní návrh předkladatele, který neměl podporu vlády, se opravdu podle názoru Ministerstva životního prostředí prolamoval zpátky do té omezené ochrany zemědělského půdního fondu, tak jak si myslím, že o ni všichni usilujeme, byť vím, že je to záležitost vždycky velmi citlivá to dobře vyvážit. Já chci tedy říct, že komplexní pozměňovací návrh zemědělského výboru má plnou podporu Ministerstva životního prostředí. Děkuji, pane ministře. Dál do rozpravy ještě paní navrhovatelka? Prosím, máte slovo. Myslím si, že během debat, které šly ve výborech, se hovořilo o tom, že musíme chránit zemědělský půdní fond.

Obce mají za povinnost tento poplatek, který dostanou, opět vrátit do veřejné zeleně a podobných aktivit a Státní fond životního prostředí má také jasně vymezenou oblast, kam se peníze dostanou. Do státního rozpočtu to jde bez vazby na ochranu zemědělského půdního fondu. Proto si myslíme, že je to dobré navýšit, jak navrhuje Petr Gazdík. Ráda bych ještě připomněla, že zákon ve stávající podobě znamenal pro občany velké poplatky. Paní poslankyně, já se omlouvám, ale znovu prosím sněmovnu o klid. Jenom připomenu, o co šlo. To znamená, že pokud by prošel komplexní pozměňovací návrh zemědělského výboru, tak této dámě ušetříme přibližně 200 tisíc. A to jenom za to odnětí. Je to samozřejmě kompromis, ale ten původní zákon skutečně nepamatoval na to, že územní plány byly schválené pro výstavbu rodinných domů, prošly procesem schvalování orgánů ochrany zemědělského půdního fondu, tudíž musíme myslet též na rozvoj obcí. Tolik asi k pozměňovacím návrhům. Děkuji. Zeptám se na závěrečná slova? Není zájem. Prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Zde je ale zapotřebí upozornit na to, že pokud bude přijat komplexní pozměňovací návrh zemědělského výboru pod písmenem A, je návrh výboru pro životní prostředí pod písmenem B nehlasovatelný.

A pak o návrhu pod písmenem E pana poslance Gazdíka. Nakonec bychom hlasovali o zákonu jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Zeptám se, za je jiný návrh postupu. Není tomu tak. Ale stejně nechám hlasovat o navržené proceduře. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, abychom postupovali podle navržené procedury? Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Prosím tedy první návrh.

Stanovisko výboru: Doporučuje. Paní poslankyně? Zahajuji hlasování.

Tento návrh byl přijat. Dál prosím. V tom případě je návrh výboru pro životní prostředí nehlasovatelný. A hlasovali bychom o pozměňovacím návrhu pod písmenem C pana poslance Zemka. Stanovisko výboru: Nedoporučuje. Paní poslankyně? Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat. Prosím dál.

Paní poslankyně?

Kdo je proti?